Přece se to týká i našich občanů, kteří shodou okolností, ať už krátkodobě, nebo dlouhodobě nejsou na území České republiky.

A je úplně jedno, jakou výmluvu si najdete pro to, že jste pro to nehlasovali.

Dovolím si ještě se vyjádřit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které se netýkají volebního zákona, týkají se jednacího řádu Sněmovny.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Než se zeptám na závěrečná slova, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom jedno upozornění.

Je zájem o závěrečná slova? Má zájem pan ministr? Nemá zájem. Pan zpravodaj?

Prosím, máte slovo.

Druhá věc, kterou jsem chtěl v tuto chvíli říci.

Ale za zpravodaje říkám, že tyto návrhy nepokládám za legislativně technické. Hlásí se pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal k proceduře. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. To považuji za dobré.

Pro nás potom bude jednodušší prostě podpořit bez výhrad ten návrh pana předsedy Vondráčka, když předtím Sněmovna zamítne ten můj návrh.